Děkuji panu premiérovi. Tak je to takový originální přístup, že opozice je povinná pomáhat vládě a podporovat jejich návrhy. No, to fakt ne. Kolegové z hnutí ANO tady minule nebyli, ale opravdu byly legendární úterky, kdy minimálně dva předáci tehdejší opozice České strany sociálně demokratické, a to pan poslanec Sobotka a pan poslanec Zaorálek, klidně tři hodiny zdůvodňovali jeden bod. Proti tomu vlastně my nevystupujeme, proti tomu, jak to tady dělal pan poslanec Sobotka a pan poslanec Zaorálek v minulém volebním období. No nic.

Říká: Navrhuji, aby dnešní jednací den končil v 19 hodin.